Je žádoucí se cíli alespoň postupnými kroky přiblížit. Pozměňovací návrh má nulový dopad do celkových příjmů i výdajů státního rozpočtu 2022 a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Děkuji panu poslanci. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Druhé doprovodné usnesení je pro změnu z výboru pro bezpečnost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 472.

Jde o to, že výdaje na protidrogovou politiku jsou dnes velmi podhodnoceny.

Více najdete v důvodové zprávě. Děkuji vám za pozornost. Pane poslanče, děkuji.

A ptám se tedy, jestli ještě někdo z poslanců má zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ano, vidím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, tímto bych se rád přihlásil k pozměňujícímu návrhu, sněmovní dokument číslo 565.